Nyní s další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Dobré odpoledne.

Odborový svaz pracovníků obchodu předložil tento návrh zákona, ale bohužel neúspěšně. Nebylo to z důvodu, že by nebyli znalí politického prostředí, ale mysleli si, že je to správná věc.